Děkuji za slovo.

Tak, jak bych to asi řekl. Pirátská strana má tak srovnatelný počet členů jsou to nižší tisícovky třeba s dalšími hnutími.

Tam tu odměnu určuje daný zákon, jako to mají poslanci, místopředsedové Sněmovny, ministři a další.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Navrhoval jsem jí restrukturalizaci NUTS tak, aby se spojily Jižní Čechy a Vysočina a Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.

Byl jsem vámi vyzván, tak vám na to odpovídám.

Pan poslanec se buď připravuje... prosím. Paní místopředsedkyně, děkuji.

No, tak logicky samozřejmě obsadí 30 % těch volených funkcí.

Druhá poznámka je, že rozdíl mezi volenými funkcionáři starosta, poslanec a podobně a jmenovanými to jsou ti náměstci třeba tak v tom je přece podstatný rozdíl. Protože toho náměstka vám musí někdo jmenovat a je to za nějaké zásluhy a tady jsme zvoleni. Takže vy ušetříte osmnáctkrát víc státnímu rozpočtu za plat poslance.

Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan ministr Ivan Bartoš.

Když máte čtyři poslance a vyjednáte koalici, tak logicky máte nějaký podíl na té koalici na základě koaliční smlouvy a vyjednávání. To je úplně normální.

Také děkuji.

Děkuji.

Tak znovu.

Vy se vlastně chlubíte tím, že máte nejmíň funkcí.

Oni nebyli připravováni na roli náměstka, oni nejsou odborní náměstci. Logicky nám to vadí, protože to byli právě vždycky Piráti, kteří zejména v Praze a pak i na té celostátní úrovni kritizovali všechny ostatní politické strany, že sbírají funkce. Děkuji.